Děkuji i za dodržení času.

Děkuji za slovo. Chtěl bych reagovat vaším prostřednictvím, pane předsedající, na kolegu Klause.

Jsem na to poměrně hrdý.

Dobré poledne, vážení poslanci, vážená vládo, milá veřejnosti, už trošku prořídlá. Asi jsme ji unavili těmi faktickými poznámkami.

On mluvil o prioritách vaší vlády.

Jediné změny, které se tu v této oblasti dějí, jsou změny, které k nám chodí z Evropské unie. Jsem velmi rád za Evropskou unii, protože bez ní bychom tady tyto problémy vůbec neřešili.

A teď nemyslím ty vládní návrhy, které jste jenom převzali od opozice, ale vládní návrhy, které opravdu připravili ministři vaší vlády, a dokázali byste je prezentovat jako vlajkovou loď, která přednáší něco nového. Něco, co náš stát posouvá dál. Já jsem tam tedy žádný takový neviděl. EET prostě nemůže být prioritou. Je to velký zásah do života mnoha lidí a opravdu nepřináší vůbec nic tato vlna. Jenom šikanuje lidi, povede k další šikaně, obdobné, jako jsou ty příkazy a podobně. To nám opravdu nepomůže. Takže pro kolegy z hnutí ANO prostřednictvím pana předsedajícího. Já vám doporučuji, abyste si projev pana kolegy Ferjenčíka ještě jednou podrobně ze stenozáznamu přečetli. Já vám ho když tak tady přečtu, kdybyste měli problém si to přečíst. Ale doufám, že to zvládnete sami.

A to se tady opravdu neděje.

Ale to není digitalizace.

Konkrétní projekt jsme viděli u rozklikávacího rozpočtu včera, což už tu moji kolegové velmi podrobně zmiňovali.

A teď k podstatě toho, proč tady vystupuji. Jsem rád, že vás to tak baví. Paní kolegyně, nepokřikujte na mě. Vy tu vždycky hlasujete pro vyřazování bodů z programu jednání a podobně.

Systém EET byl původně vysoutěžen v otevřeném výběrovém řízení. To však bylo zrušeno a namísto toho bylo jednací řízení bez uveřejnění, takže přímé zadání jednomu konkrétnímu dodavateli.

Proto navrhuji přerušit tento bod do doby, než bude EET vysoutěženo v otevřeném výběrovém řízení. Máme tady procedurální návrh. Poslanec Profant navrhuje přerušit projednávání tohoto bodu do doby, než bude EET vysoutěženo ve veřejném výběrovém řízení. Odhlásím vás na žádost, přihlaste se prosím znovu svými hlasovacími kartami.

Znovu zopakuji, o čem budeme hlasovat. Budeme hlasovat o návrhu poslance Profanta přerušit projednávání tohoto bodu do doby, než bude EET vysoutěženo ve veřejném výběrovém řízení. Vážený pane předsedající, jestli jsem správně zaznamenal ten návrh, tak tam zaznělo slovo otevřené výběrové řízení. Aby to nebylo zavádějící ve smyslu jiných řízení, která jsou samozřejmě veřejná, ale nejsou otevřená. Děkuji za doplnění. Ano, děkuji za upřesnění. Je tady návrh na přerušení tohoto bodu do doby, než bude vysoutěženo otevřené výběrové řízení na EET. Takže všichni víme, o čem budeme hlasovat.